Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, budeme pokračovat. Pan kolega Kaňkovský se také hlásí? Děkuji za slovo.

Prvními dvěma hlasováními rozhodneme o účinnosti tohoto zákona.

Už předjímám hlasování Sněmovny, ale myslím, že je normálním slušným zvykem, když předkladatel navrhne stažení, že Sněmovna tomu stažení vyhoví. To se moc omlouvám. Déčko bychom mohli vložit za hlasování o rozdělení rozpočtu, tzn. před pana poslance Kaňkovského.

Děkuji. Máme tady dva návrhy. Pozitivní je, že nejdříve hlasujeme o zpětvzetí, a potom jsou dva návrhy.

Teď hlasujeme jenom o postupu. První návrh je postup podle návrhu pana předsedy Stanjury.

Kdo je proti? Děkuji vám. Budeme tedy hlasovat o tom, že budeme postupovat podle návrhu, který předložila zpravodajka.

Kdo je proti? Děkuji vám. Budeme tedy postupovat nejdříve zpětvzetí návrhu zákona.

Děkuji. Dobře, to asi není žádný problém.

Kdo je proti?

Sněmovna souhlasila se zpětvzetím návrhu. Nyní jednotlivé návrhy, paní zpravodajko. Prosím, přednášejte.

Stanovisko? Paní zpravodajka.

Kdo je proti? Děkuji vám. Druhé hlasování je hlasování o bodu A9 a A10. Je to pozměňovací návrh výboru pro sociální politiku. Stanovisko prosím. Prosím, já bych to ještě dodala, pane předsedo stanoví dotační titul pro výkon agendy sociální práce na úřadech obcí a krajů. Děkuji vám. Prosím, paní ministryně. Paní zpravodajka.

Děkuji vám. Další návrh. To máme třetí hlasování, kde bylo vzneseno, že budeme o bodě C1 hlasovat samostatně a o bodě C2 také budeme hlasovat samostatně. Je to pozměňovací návrh paní poslankyně Gabriely Peckové a bod C1 směřuje k jinému způsobu výpočtu směrného čísla pro stanovení výše dotací krajům. Stanovisko? Paní zpravodajka?

Kdo je proti?

Stanovisko? To není pravda, mají to všichni před sebou.